Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, při projednávání tohoto bodu bylo řečeno mnohé, ale ne všechno úplně je tak, jak je ve skutečnosti. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli obecní a městské policie potřebujeme a zda by tyto činnosti, které se stále čím dál víc blíží činnostem Policie České republiky, měli vykonávat strážníci, anebo zda by bezpečnost jako takovou měla v České republice zajišťovat pouze Policie České republiky. Pokud jsme před více než 20 lety přešli na model, že vedle Policie České republiky budeme mít také obecní a městské policie, je to politické rozhodnutí, které tenkrát bylo, a je teď na nás, abychom řekli, co od strážníků v městské policii vyžadujeme.

Jestli to byl strážník, anebo jestli to byl policista Policie České republiky.

Takže nenechme se uchlácholit tím, že statistika říká, že trestná činnost v celkových počtech klesá. Ano, statisticky klesá, ale v celkových číslech si dovolím tvrdit, že zůstává stejná, protože taková je prostě skutečnost a tak jsem to za více než 23 let služby u policie registroval. Byl bych rád, kdyby a zde zas budu souhlasit s panem poslancem Kortem kdyby městská policie nesuplovala práci Policie České republiky. Myslím, že by neměla ani práci Policie České republiky nahrazovat.

A strážníci obecních a městských policií jsou právě ti, kteří jsou vidět v ulicích nejčastěji.

A dnes poučení poškozeného v jakékoli věci už má sedm stránek textu. Něco neskutečně byrokratického. Proto jsme my policisty Policie České republiky v podstatě i svou činností vyhnali pouze do těch kanceláří a policii na ulici supluje pouze dnes v podstatě jenom policie nebo strážníci v ulicích městských. Bylo zde zmíněno a kdysi, když to sem doputovalo, tak média hovořila o tom, že pan poslanec Bronislav Schwarz chce odebrat strážníkům městské policie možnost měřit rychlost. Já jsem se s kolegou, který prošel jak policií státní, tak policií městskou, o tomto tématu bavil a on mně řekl, že to pravda není.

Bylo zde zmíněno mým starostou obce, nebo města Trutnov, kolegou poslancem Adamcem, jak funguje Městská policie v Trutnově. A já mohu říci, že Městská policie v Trutnově je plnohodnotným partnerem Policie České republiky v městě Trutnov a spolupráce mezi těmito dvěma složkami je ku prospěchu všech občanů našeho města.

A nikdo z policistů České republiky si neumí představit, že by v případě potřeby tam strážníci nebyli jako první, kteří dojedou, anebo obráceně, že by strážníci nebyli na místě kolikrát první před Policií České republiky. Problémem někdy bývá komunikace, ale to není o složkách, to je o lidech. A jestli to, a vím, že to částečně nefunguje zde v Praze, možná i v jiných městech, tak věřte, že to je pouze o lidech, protože když to může fungovat v podhorském okresním městě, může to fungovat ve kterémkoli jiném městě a záleží na lidech, jestli chtějí anebo nechtějí. Měření rychlosti. Pokud bychom, a zde o tom bylo hovořeno, chtěli odebrat tuto pravomoc strážníkům městské policie, je to absolutní nesmysl. Protože v mém okrese, okrese Trutnov, máme čtyři, resp. teď nově vzniklou, pět městských policií. Z toho dvě městské policie mají radar a měří, radar přenosný. Pak máme dohromady devět stacionárních radarů, které zaznamenávají průjezd a následně si vás předvolají k projednání přestupku.

Policie České republiky má jeden přenosný radar a jeden radar zabudovaný v autě. Pokud bychom je dovybavili i radary, které bychom odebrali městským policiím, každý policista by mohl mít svůj radar. Akorát nevím, jak by fungovaly, takže by to leželo někde ve skladech.

Bylo také zmíněno, že strážník městské policie může měřit rychlost jízdy pouze na místech, ale také v časech, které má odsouhlaseny dopravní policií daného územního odboru. To znamená, nikdo a žádná městská policie se nemůže rozhodnout vzít si svůj radar a jít kamkoli se postavit, jak vy říkáte, někam za buk a tam měřit. Vždycky to je místo, které je odsouhlaseno dopravní policií.